Tak co tedy vlastně chceme, by mě zajímalo. A situace, kde jsou věřící, nevěřící, já nevím, jestli kolega Skopeček chodí do kostela, já do kostela chodím i v zahraničí, když jsem, a ty rozdíly určitě v tomhle žádnou roli nehrají. Já dokonce ani nepoukazuji na západní Evropu, že bychom se měli podle toho řídit. Jenom říkám, je to tam léta, je to funkční a ty ekonomiky jsou většinou o pořádný krok před námi. Takhle to je. Děkuji za dodržení času k faktické poznámce.

Aby to bylo úplně jasné pro kolegu Luzara vaším prostřednictvím.

Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Vážení kolegové, kolegyně, budu rychlý, nepřipravil jsem si žádnou stať na několik stránek. Jenom bych chtěl znovu otevřít to, o čem se tady bavíme. Ani jeden, ať platný zákon, nebo návrhy, nejsou šťastnou volbou. Ale je tam to ale.

Mně to připadá, a já bych chtěl, abyste to pochopili, že to není, abych vám tady říkal: já to vím lépe, nebo vy jste to nezažili. Já chci jenom říct to, že přesně tady hovoříme, a mně to připadá, o nás bez nás. Je to asi tak, že ti, kteří chodí pracovat do těch obchodů nebo do pekáren nebo se zabývají dodávkou čerstvých potravin do obchodů, tak mají nějaký názor a ten názor vyjádřili v referendu, které podpořilo 22 tisíc subjektů, nebo lidí, kteří řekli: my nechceme pracovat ve svátek, my chceme ve svátek mít zrovna tak volno jako úředníci, jako lidi, kteří nemají tu povinnost, která dneska je zařazena z pohledu toho, že oni si nemůžou svobodně rozhodnout, nejdu do práce. Tady zaznělo: Přece nemusíš pracovat tam, kde ti to zaměstnavatel neumožní. Ale ono to je trošku jinak.

A ten den klidu platí jenom pro vyvolené? Jenom pro vyvolené? Já si myslím, že by státní svátek, pokud jsme si ho tady schválili se vší vážností, měl platit úplně pro všechny, tak jako platí ve všech vyspělých zemích.

Že ti lidé dodržují ty hodnoty a vědí, že ve svátek by se měli upnout ke své rodině, k tomu, aby strávili den právě v tom klidu, aby nespěchali nikam, v klidu si popovídali, sešli se se sousedy a řešili rodinné záležitosti. Tady zaznělo, že v zahraničních státech to jsou především církevní věci. Ale církevní nejsou jenom svátky, to už tady říkal pan Luzar. Tradice nám velí, a ta tradice je tady staletá, pouze posledních 25 let jsme to vytrhli z kontextu a zavedli jsme práci ve svátek bylo vždy zavřeno. Já bych ještě využil dnešního odpoledne k tomu, abych pozdravil všechny pekaře, kteří dnes a denně mají otevřeno, dnes a denně napékají a zítra slaví Světový den chleba.

To znamená, že neřešit argumenty typu: No my chceme mít otevřeno ve velkoobchodech právě proto, aby ti, kteří mají otevřeno, mohli nakupovat. Nikdo z podnikatelů nevezme v den svátku do práce ani jednoho pracovníka navíc. A je to z čistě ekonomických důvodů v první řadě, protože ten pracovník stojí víc.

Dostal jsi jenom zaplacenou směnu plus zaplacený svátek jako jiný pracovník. Takže žádná dvojnásobná mzda. Pouze zaplacené všechny nároky, které jsou. A dnes každý podnikatel, který chce dostat zaměstnance ve svátek do práce, tak musí dávat různé příplatky a ty nejsou malé. A zaplatí z vás někdo tomu obchodu ve svátek víc peněz?

Tak si to spočítejte, jak to asi vypadá s naší ekonomikou.